Děkuji.

Mně je smutno z toho, že prostě sociální demokracie nepřekročí svůj stín a nezačne se dívat na svět jinýma očima.

Byl bych opravdu rád, abyste se podívali, proto jsem to jenom takto zmínil.